Ano.

Jedná se úpravy služebního zákona ve smyslu zvýšení flexibility státní služby, prodloužení doby služebního hodnocení, úpravy zahraniční státní služby a jsou to úpravy, které původně schválil ústavněprávní výbor.

Dále budeme hlasovat o návrhu A1. Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Věry Kovářové, jehož cílem je posílení postavení vedoucího služebního úřadu vůči státnímu tajemníkovi. Zahajuji hlasování.

Prosím, paní zpravodajko. Omlouvám se.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

Výsledek je, že byl návrh přijat.

Upozorňuji, že v případě návrhu E5 až E7, o kterých budeme hlasovat, se jedná o pozměňovací návrh Marka Výborného, dříve Jana Bartoška, a zjednodušeně řečeno ano.

Zjednodušeně řečeno se jedná o zpětný chod směrem k původní právní úpravě, to znamená, tento pozměňovací návrh chce zachovat stávající, dosavadní systém, kdy pokud není vybrán uchazeč v prvním kole, nepokračuje se do druhého kola. Nelze vyhlásit druhé kolo. Stanovisko garančního výboru bylo nedoporučující. Pane ministře?

V hlasování číslo 96 přihlášeno 168 poslanců, pro 58, proti 107. Návrh byl zamítnut.

Stanovisko garančního výboru bylo doporučující a upozorňuji, že se jedná o můj pozměňovací návrh, Kateřiny Valachové, to znamená, je to úprava vyhlašování druhého kola a znamená to tolik, že v případě představených na úrovni vedoucího oddělení a ředitele odboru to bude tak, že druhé kolo lze vyhlásit pouze tehdy, pokud v prvním kole nebyl nikdo vybrán. Pane ministře?

Návrh byl přijat. Jedná se o pozměňovací návrh Kateřiny Valachové týkající se změn v oblasti kompetencí politických náměstků. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující. Pane ministře?

Návrh byl přijat.